Svaz požaduje analýzu v tomto směru doplnit a rovněž i tato připomínka je pro Svaz měst a obcí závazná.

Předkladatel navrhované legislativní změny obhajuje dobrým fungováním obdobného systému v sousedním Německu. Tam je ale při benevolentně nastavených podmínkách 80 347 schválených oddlužení v roce 2015, průměr na jednoho obyvatele je tedy 0,00103 %, ale v České republice to podle propočtů předkladatele bude v roce 2020 až 38 tisíc.

Paní poslankyně, já vás na chvilku přeruším, požádám vás o vaše stanovisko, jestli ještě dokončíte své vystoupení, protože jinak bychom museli přerušit ten bod jednání a domluvit se později na realizaci, protože máme čtvrtek a budeme pokračovat ústními interpelacemi ve 14.30 hodin podle zákona o jednacím řádu, takže bych rád věděl, jestli můžeme tu rozpravu dokončit nebo ne.